Já bych prostřednictvím pana předsedajícího velmi poprosil pana poslance Plzáka a další, pojďme se vrátit k tomu, co je volba Rady České televize.

Je 13 hodin. Já předpokládám, že existuje obecná vůle Poslanecké sněmovny dokončit teď volební body a nepřerušit jednání Poslanecké sněmovny na polední přestávku, nicméně v souladu s tradicí samozřejmě, pokud by byl jiný názor, tak prosím předsedy poslaneckých klubů, aby mezi sebou domluvili další postup. Pokud nedostanu jinou informaci, budeme pokračovat v jednání. Na řadě je v rozpravě pan poslanec Jiří Valenta. Předpokládám, že už vystoupil s přednostním právem, takže se připraví pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji mockrát za slovo, pane předsedající.

Na rozdíl od některých zástupců Českou televizí protežovaných politickoekonomických skupin se domnívám, že současné personální složení Rady České televize bohužel neumožňuje a negarantuje důslednou a efektivní kontrolu veřejnosti v oblastech, které jsou Radě České televize ze zákona o České televizi přiděleny. A jaké že to kontrolní a jiné pravomoci, alespoň ty nejzásadnější, jsou? Do působnosti rady náleží: jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize; schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize; schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize; předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize; schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií; dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizních vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize;

Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu, náklady na činnost rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize. Tolik k těm povinnostem, alespoň k těm nejzásadnějším. A nyní si dovolím k těmto oprávněním přidat pár svých postřehů a úvah. Již samotný fakt, že veškeré náklady na činnost a odměny rady a dozorčí komise jsou hrazeny z rozpočtu České televize, je pouhým selským rozumem neakceptovatelný. Zjednodušeně, každý uvažující člověk musí vědět, že když si někdo někoho platí, ten tomu je jistým způsobem zavázán. Toto je třeba urychleně novelou příslušného zákona změnit a destruovat takovouto poloklientelistickou vazbu vytvořenou mezi managementem České televize a Radou České televize.

A následný komentář České televize k tomu? Prý že údaj o výši mzdy a odměny bez zohledňování úkolů a odpovědnosti dané osoby nemá opodstatnění a přínos z hlediska přispění k diskusi ve věcech veřejného zájmu.

Suma sumárum, dámy a pánové, jsou před námi volby do Rady České televize, orgánu, který, přestože nemá, alespoň dle mého názoru, všechny potřebné zákonné kompetence, tak aby jeho kontrola mohla být skutečně efektivní, již nyní mnohými pravomocemi, které jsem naznačil v úvodu, disponuje. Bohužel ani ty nevyužívá dostatečně. Aniž bych někoho z navržených kandidátů na tomto místě jmenovitě kádroval a snižoval jeho šance na zvolení, nemám to ostatně ani ve zvyku, doporučuji, zvažujme při své volbě velice dobře a obezřetně. Věřím, že máte informace podobné těm mým.

Nebo také, zda osoba kandidáta či někdo z jeho okruhu je či byl přímo či nepřímo nasát na štědré penězovody vedoucí z České televize, nebo kdo je čí kamarád a z jakého důvodu. A nezlobte se na mne, já nyní tam takové kandidáty skutečně spatřuji.

Prosím nás všechny, nepodléhejme při volbě ani působení tlaku některých lobbistických či zájmových skupin, které to myslí s naší zemí a všemi jejími občany takzvaně dobře. A přitom odpovědnost tito lidé nenesou v podstatě žádnou. Dámy a pánové, další paralelní nebo stínový management České televize, chceteli, naše veřejnost rozhodně nepotřebuje.

A v tomto smyslu nám všem nyní při volbě nových členů Rady České televize přeji šťastnou ruku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Na řadě je nyní v obecné rozpravě pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jak již tu několikrát zaznělo, členové Rady České televize i podle zákona mají být nezávislí, nemají vykonávat svoji funkci ve prospěch politických stran ani zájmových skupin.

Stejně tak bych chtěl říci, že především hnutí ANO by mělo hlasovat proti tajné volbě. Rád bych jim odcitoval příspěvek jejich předsedy, doslovně: Nejlepší by bylo, aby takové volby by byly veřejné a ne tajné. Když jde o volbu veřejného ochránce práv, tak by to snad bylo namístě. Dnes tu máme volbu do rady veřejnoprávních médií a myslím si, že to namístě je též. Pokud zákon předjímá veřejnou volbu, stačí, když se bude hlasovat proti tajné volbě, a proběhne poté volba veřejná. Ještě jednou vás, všechny poslance, žádám, volte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.